Další informace, kterou bych k tomu podal a se kterou možná může přímo vystoupit paní ministryně Válková, je informace od slovenských rektorů, kteří konstatují, že byli při přípravě té smlouvy obejiti, podobně jako byly obejity reprezentace vysokých škol v České republice v době, kdy tuto smlouvu připravoval náměstek ministra školství v době Nečasovy vlády.

Proces byl celkově nekvalitní, celkově špatný, bez příslušného odborného vstupu a bez příslušného procesu komunikace s těmi, koho se týká.

Pověřuje předsedu výboru poslance Zlatušku, aby předložil toto usnesení, a pověřuje zpravodaje výboru poslance Zlatušku, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny.

Nikdo nebyl pro stanovisko doporučující. Děkuji vám, pane zpravodaji. O slovo se přihlásila s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti Válková a potom řádně do rozpravy paní poslankyně Putnová. Vážený pane předsedající, vážené a milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych doplnila svého předřečníka pana profesora Zlatušku o pár informací, které on již avizoval ostatně.

Samozřejmě žádat mohou, musí tady být někdo, kdo tu žádost přednese. Z českých poslanců jsem to já, činím tak velmi ráda.

Navíc jsme se bavili o určitých oborech zejména v oblasti medicíny, kde by přijetí této smlouvy mohlo ohrozit garanci našich oborů i opačně oborů na Slovensku špičkovými profesory a docenty. A jenom jako právník bych si dovolila poopravit informaci svého pana kolegy ministra Chládka, pokud jde o závaznost memoranda. Memorandum je vždycky nezávazné. V podstatě se dá říci velmi stručně, že současný návrh už předem...

Takže dobře.

Řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Putnová. Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s důvodem, který mě vedl k tomu, abych podpořila negativní stanovisko k této smlouvě, které jsme taky vyjádřili v usnesení školského výboru.

Problematickým zůstává i ustanovení článku č. 13, ze kterého jasně nevyplývá, jakým způsobem se bude postupovat v případě osob, které tyto hodnosti získaly v období od rozpadu Československa do ratifikace nové smlouvy.

Ať se navzájem slyšíme. Respektujme se, prosím vás! Čili opakuji. Právní závaznost memoranda jako pramene mezinárodního práva veřejného je značně pochybná.

Děkuji vám, paní poslankyně.

Máte slovo. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych jenom upozornit na text prohlášení, které bylo uzavřeno mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Předpokládám, že jste tento materiál dostali s průvodním dopisem ministra školství. V podstatě věci, které tam jsou nejasné, jsou tímto vysvětleny, takže nevidím důvod tuto smlouvu nepodpořit.